Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Hovorka. Je tomu tak? Tak prosím, faktická poznámka. Děkuji za slovo. Opravdu faktická poznámka k panu ministrovi. Ten limit se týká hlavně doplatků za léky. A to je věc, kterou v případě, že se doplatky hrozně liší v těch lékárnách, mi nikdo dosud nevysvětlil. A tyto věci spolu úzce souvisí. To je opravdu faktická poznámka. Já děkuji za ten prostor. Já také děkuji. Takže pan poslanec Hovorka má slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci jenom malinko vrátit k zavedení limitu na doplatky.

Čili je to jakoby takové opatření, které jde proti stabilizaci systému zdravotního pojištění. Čili chtěl bych nějaké vysvětlení, proč vláda, Ministerstvo zdravotnictví přichází s tímto opatřením, které přinese vlastně další zátěž toho systému, na který podle mě pojišťovny v současné době nemají prostředky. Já děkuji, pane poslanče. Nevidím žádnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu. A poprosím o závěrečné slovo případně pana navrhovatele... Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já celkem vnímám všechny tyhle námitky a myslím, že bude velký prostor jak ve výboru, tak ve druhém čtení je všechny zodpovědět.

Nicméně jsem otevřen opravdu diskusi, diskusi na téma doplatky v lékárnách také.

Takže poprosím o podporu tohoto zákona. Já vám děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo?

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k dalšímu projednání? Nevidím žádný takový návrh.

Má ještě někdo pocit, že by bylo důstojné otevírat další bod v tuto chvíli? Já si to nemyslím.